V plnění rozpočtu v meziročním srovnání působily pozitivně na saldo hospodaření státního rozpočtu především příjmy z rozpočtu Evropské unie, kde byl růst o 9,3 mld. Kč.

Tyto daně se také nejvíce podílely na překročení rozpočtu celkových daňových příjmů, když na druhé straně nebyl naplněn rozpočet spotřebních daní jako celku a daní z příjmů fyzických osob.

Uvedené výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2014 představují stav pokladního plnění vykázaný na bankovních účtech státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

Výborně. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 346/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jan Volný, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Usnesení rozpočtového výboru z 15. schůze ze dne 12. listopadu 2014 ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2014, sněmovní tisk 346. Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Jana Gregora, zpravodajské zprávě poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu bere na vědomí zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2014; doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2014 na vědomí. Já děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Děkuji za slovo. Já myslím, že je škoda, že vládní koalice nezařadila tento bod ještě v roce 2014. Souhlasím s tím, že vzhledem k časovému posunu dnes nic jiného než hlasovat pro vzetí na vědomí nemůžeme

Za prvé.

A druhá věc a to je to výrazné zkreslení.

A to samé číslo letos Ministerstvo financí používá jako vysvětlení toho, že letošní daňové příjmy jsou nižší než loni. A to je pravda.

Zadržíte 11 mld., nevyplatíte je, a hned máte zprávu, jak vláda výborně funguje, jak snížila schodek státního rozpočtu. Nic z toho není pravda.